Musí o tom něco vědět. Tak vy jste asi budoval ty penězovody, o kterých jste tady mluvil. A všimněte si, co říkal. To bych ani já nevymyslel. Ne že to někdo vymyslel, ale že ani jeho to nenapadlo. Souhlasím ale s ním, že tady zažíváme absurdní divadlo. Poslouchejme to dneska, nemusíme se vracet, co bylo včera, předevčírem. Sociální demokraté říkají: Andrej Babiš nemůže být ve vládě, katastrofa.

Ale ani hnutí ANO, kde jsou s tím nebudu citovat, co říkají o premiérovi ale s těmi sociálními demokraty. Taky nechtějí odejít.

A možná jim to někdo uvěří. Já teda ne.

Vzpomeňme si pan předseda Mihola tu momentálně není když Sněmovna hlasovala o zrušení povinnosti ministrům předkládat lustrační osvědčení. Kdo byl pro? Vládní poslanci a komunisté, tomu já rozumím. A tehdy mi slibovali tak přes uličku: To nám nějak uteklo. Nebojte, předložíme poslanecký návrh zákona, který vrátí povinnost předkládat lustrační osvědčení ministrům. Tehdy poprvé se porušily ústavní zvyklosti v tomto volebním období, ne teď.

Nemám politickou moc.

Se vší vážností říkám, že to je hnus. Souhlasím s tím, že právo na soukromí mají všichni a že se nahrávat nemá nelegálně, v soukromí. Tak jsem si to tak modeloval, jak se takový agent opakovaně dostane na jednání k ministru financí.

Já bych to chtěl s vámi probrat.

Teď si všimněme: agent provokatér údajně, jinak zaměstnanec Mafry, přinese panu ministru financí policejní spisy. Šustí, dívá se a nepoloží tu logickou otázku, kterou by položil podle mě každý z nás: O co vlastně jde? Někdo porušil zákon. Na co se ale ptal pan ministr financí Babiš?